Pan ministr se snažil, abych ho obhájil, aspoň na jeden konkrétní dotaz odpovědět, když jsem se ho ptal na ty peníze.

Dobrá.

Letos je tam 85 za celý rok.

Bavíme se o rozpočtu v rozpočtových kapitolách a jednotlivých položkách. A prostě to nesedí!

A potom, a to je docela dobrá politická metoda, ministr financí kritizuje vlastní vládu docela tvrdě, nevybíravě, ale tváří se, že to byla jiná vláda. Opravdu nešťastná událost.

Pak tady byla Rusnokova vláda, ne Fischerova, jak jste říkal, která tam byla necelých sedm měsíců a ministr dopravy

Sám sebe? Ale tvářil jste se, že kritizujete někoho jiného. A tak bych mohl rozebírat jedno za druhým, předvolební či povolební nebo neustálé volební vystoupení. Vy jste prostě neodpovídal na dotazy, které jsme kladli.

Proto se tomu smějeme, protože to nemá žádnou souvislost se státním rozpočtem. Procentuálně vám to prostě nevychází!

Děkuji.

On se hlásil o závěrečné slovo.

Nic jiného nezbývá.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Nezbývá mi nic jiného než volit tuto formu. Když tady není pan předseda Sklenák, tak jako místopředseda klubu můžu mít přednostní právo.

Děkuji vám.

V tomto ohledu si myslím, že jsem neporušil jednací řád. Pokud se někdo domnívá opak, tak prosím navrhněte opatření vůči mně jako řídícímu. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze.

Předtím poděkuji panu ministrovi financí, panu předsedovi rozpočtového výboru Votavovi za jejich práci při projednávání druhého čtení státního rozpočtu.